Prostřednictvím komunální čistírny v žádném případě odpad, který je tam navážen, tak jak bylo prohlášeno, myslím si, že včera, že dnes tyto komunální čistírny tento odpad bez jakýchkoliv problémů běžně a spolehlivě likvidují, takže tohle bych chtěl vyvrátit ani spolehlivě, ani běžně tyto odpady tyto čistírny nelikvidují. Je to jednoduché.

A tady je ten zásadní problém, protože komunální čistírny odpadních vod mají za povinnost, aby monitorovaly pouze šest emisních standardů.

Takže tenhle argument skutečně neplatí.

Není pravdou, že to vše zaplatí občané. Ono je to přesně naopak.

Producent odpadu se ho zbaví relativně levně, odpadářská firma dostala za odpad řádově tisíce, zbavila se ho za stokoruny.

Na výboru životního prostředí zazněla, myslím si, že to bylo od zástupců měst a obcí, agresivní a možná až zbytečná výtka, že chceme, aby podnikatelé, živnostníci a podniky vypouštěli tyto vody za areálem do polí.

Já si myslím, že je.

Děkuji vám, pane poslanče. Na váš příspěvek chce s faktickou poznámkou reagovat pan poslanec Jan Zahradník.

Prosím, pane poslanče.

První věc.

To je možno celkem i chápat.

To je velké nebezpečí.

A konečně poslední moje připomínka.

Ještě je tu faktická poznámka pana poslance Jana Bauera.

To je spíš prostřednictvím pana předsedajícího na pana ministra.